Děkuji paní senátorce. Ptám se zpravodaje pana poslance Výborného, jestli se chce k předloženému návrhu vyjádřit před rozpravou. Není tomu tak. Takže mohu otevřít rozpravu. Otevírám rozpravu. Do rozpravy je první přihlášen pan poslanec Dominik Feri. Prosím, máte slovo.

Argument o tom, že se dá velmi těžko sehnat, vlastně zpytlíkovat tedy ten souhlas věřitelů z celého světa, mi přijde jako poněkud zástupný a nepřesvědčivý, ale budiž. Ale zajímalo by mě, kdo ho přednesl.

Ale jeli to takový požadavek, myslím, že bychom měli znát, kdo ho přednesl konkrétně a pro koho to dané ustanovení tam vlastně je. Děkuji. Pan poslanec Marek Výborný v tuto chvíli poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Bylo by to velmi zajímavé. Já myslím, že tady jasné to odůvodnění rozhodnutí Senátu, horní komory Parlamentu, přednesla paní senátorka Hubáčková. Nicméně dovolte mi ještě k tomu říci několik málo poznámek.

Já velmi souhlasím s tím, co říkala paní ministryně, myslím, že i při tom prvním projednávání tady u pultíku, a teď to zaznělo opět, že chce pomoci všem podnikatelům bez rozdílu. No tak to je přesně to, na čem se shodneme. A právě ten návrh, který tady doporučuje Senát vypustit, nastavuje ta pravidla pro všechny stejná.

Tady skutečně ty argumenty, že se to těžko obstarává po celém světě a že dneska vlastně všichni jsme zavření někde doma, to považuju skutečně za velmi, velmi slabý argument. Podle mého pevného přesvědčení kdo chce, tak skutečně je schopen si tak jako nakonec ty ostatní společnosti, kterých by se tato výjimka netýkala, je schopen si to obstarat. Já se omlouvám, tady to skutečně budí dojem, že ta jedna věta doplněná do odstavce 8 dávající tuto výjimku u společností, že skutečně je psaná právě na to, aby se hodila jenom některým. A to plně popírá to, že chceme hrát férovou hru vůči všem, vůči všem společnostem, vůči všem podnikatelům, tak jak by to přece mělo být.

Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Paní ministryně ani paní senátorka nemají.

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Pan předseda Kalousek s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Paní ministryně má zájem vystoupit. No pane poslanče, určitě není psán pro jednu firmu. To už jsem tady řekla.

Ale na mě se skutečně nikdo neobrátil. My jsme konzultovali tento zákon s předními odborníky a dospěli jsme k závěrům, které jsem tu řekla. Nebudu víc opakovat. Děkuji. Pan předseda Kalousek s přednostním právem. Já jenom upozorňuji, že vystoupením paní ministryně jsme znovu otevřeli debatu. Prosím, máte slovo. Prosím, abychom toho nezneužívali, protože já jsem o to paní ministryni požádal a děkuji za její odpověď. Chápu, a dokonce tomu i věřím, že to není psáno pro jednu firmu. A zákon pro dvě firmy bychom odhlasovat neměli. Takže jsme znovu v rozpravě. Tak s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Dominik Feri a dostane slovo. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Paní ministryně, to se mi nelíbí.

Není to správné. Nedělejte to.

Tak kde leží pravda? Kdo se na vás obrátil?

Tak otevřeme, tak opravdu ukažme si karty.

Děkuji.